Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 12, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 90, proti 1. S tímto byl vysloven souhlas.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a tento bod byl vyřazen z programu schůze. Dále je zde návrh pana poslance Okamury na zařazení mimořádného bodu, který nese název vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut.